Je jasné, že na začátku, když došlo k znovuzavedení kontrol, na hranicích bylo 570 policistů, teď, když došlo k prodloužení, a povedlo se tedy na vládě schválit, že tam budou i vojáci, tak už ten počet se snížil na 310 policistů. No, proč tomu asi tak je? Samozřejmě je velmi dobře, že budou pomáhat i vojáci, ale je jasné, že jestli na hranicích pomáhá a ta služba je tam 24hodinová 570 policistů, tak ti policisté pak někde musí chybět. Pan Zbyněk Stanjura, pan ministr financí, nám tady několikrát říkal, že k některým sněmovním tiskům nepředkládáme pozměňovací návrhy. My jako hnutí ANO jsme předložili mnoho pozměňovacích návrhů, které se dotýkají změny návrhu rozpočtu na rok 2022.

Zároveň minulý týden byl bezpečnostní výbor.

To, že dochází k tomu, že neustále se nám snižují počty policistů, je způsobené právě těmito kroky, které se činí, a zaznělo to tady a zaznívá to neustále, že v této době a v této době obzvlášť je bezpečnost jedna z nejdůležitějších oblastí, do které by tato vláda finanční prostředky měla dát. Takže já si myslím, že pan ministr vnitra by měl konečně říct, jak je to doopravdy, protože pořád říká, že všichni všechno mají, a pak vyjde samozřejmě článek, jak mnoho policistů je nespokojeno, a chce stovky milionů korun.

Na to nám ještě neodpověděl.

Děkuju vám. Budeme pokračovat v projednávání návrhů na úpravu pořadu schůze.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Teď budu hovořit k prvním dvěma a následně vám budu říkat třetí, čtvrtá, pátá tak, abyste si mohl poznamenat a měl v tom pořádek. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás tímto žádám o předřazení bodu číslo 83.

Žádám o předřazení jako první bod po již pevně zařazených na tuto schůzi.